Já osobně k tomu dodávám, že omezování svobody, omezování pohybu, šikanování podnikatelů a občanů navíc poškozuje občany i na jejich zdraví. Pokud se tu mezi námi najde férový a statečný lékař, tak doufám potvrdí, že stres přímo poškozuje imunitu. Pokud části občanů brání sportovat, plavat, tančit anebo se bavit s přáteli v restauraci, prostě zakazují jim relaxaci, tak opět poškozují jejich imunitu. Nadváhu nebo obezitu měly loni podle průzkumu dvě třetiny české populace. Jejich počet od posledního zjištění z roku 2013 výrazně vzrostl.

Lékaři upozorňují na to, že kvůli nárůstu obezity v populaci vzroste v příštích letech také výskyt přidružených onemocnění a komplikací, což bude mít velké dopady na výdaje zdravotního systému. Podle odborných odhadů ale psychické problémy mohla pandemie způsobit až u třetiny populace.

Takzvaní odborníci straší občany vysokým počtem mrtvých, aniž bychom tu měli jakoukoli, natož věrohodnou analýzu příčin úmrtí. Jedno víme jistě. Zhruba 10 % lidí, které naženeme do nemocnice, se nakazí takzvaně druhotnou infekcí.

U nás je to tabu, ale ve světě někteří odborníci tvrdí, že plicní ventilátory mohou i škodit. Jistěže ano, o tom není sporu.